Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Prosím, pane předsedo. Pane poslanče Jandáku prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem celé své mládí hrával divadlo a věřte mi, že bych ho dokázal hrát i tady a nenudil byste se. Ale já vám řeknu něco jiného. Já jsem nešel do politiky asi na rozdíl od některých jiných proto, abych hrál divadlo, abych byl bavičem médií a veřejnosti. Já jsem šel do politiky proto, abych dělal dobrou práci pro veřejnost, pro lidi v této zemi. A řeknu vám něco jiného. Já tady nejsem proto, abych vás bavil, ani vás, vy tu nejste proto, abyste posuzoval, jestli můj projev je nudný, nebo zábavný, ale měl byste přemýšlet nad tím, jestli mám v tom, co jsem říkal, pravdu nebo nemám. Takže mně je úplně jedno, jestli to považujete za zábavné, smějete se, máte to za novou komedii, nebo ne. Mně jde o to, abyste poslouchal obsah mých slov. Pokud je to na vás složité, já vám to rád vysvětlím tamhle v předsálí, vysvětlím vám, v čem spočívalo to, co jsem tady říkal, v čem je podstata toho střetu zájmů, o kterém tady hovořím, v čem je podstata odpovědnosti vaší politické strany.

To drama není potřeba přehráváním nějak zdůrazňovat. To drama existuje v tom střetu zájmů, kterému vy a vaše politická strana napomáháte. Pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Komárek. Vážený pane Fialo prostřednictvím předsedajícího, dvě věci. To za prvé.

Myslím si, že vás moc nepochopili. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Fiala a pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče. Já se chci podělit o svůj pocit. A jsem moc rád, že to je taková veliká legrace, co nám tu pánové a dámy z opozice předvádějí, a že se všichni smějeme. A ještě k panu Fialovi. Já pana Jandáka docela chápu, protože my jsme posuzovali, jestli ten projev byl nudný, veselý nebo dobře sehraný, protože byl zcela bezobsažný. Děkuji panu poslanci Komárkovi. Nyní pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Blažek a pan poslanec Kořenek. Zřejmě to vypadá, že jsem se trefil s tím projevem, když to koalice takto kritizuje. To mě jenom těší. A k panu Jandákovi bych řekl ano, možná jsem nebyl dobrým hercem v mládí.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Kováčik. Já děkuji za slovo. Já také zareaguji na pana poslance Jandáka. On řekl takový hluboký omyl, že když voliči pochopí, tak volí. Naopak bych řekl, že mnohdy výsledky voleb, včetně těch posledních, dokazují, že lidé stále ještě mnoho věcí nechápou, než aby pochopili.

Napsal, a o tom byly ty volby poslední a tam je to nepochopení:

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Víte, já teď nebudu hodnotit, kdo jak vládne a co jak je, ale určitě vím jedno jediné, že až přijedu do regionu, tak mě lidi budou mít jako člověka daleko méně rádi než teď, protože nějak rozdali karty a očekávají, že se tato země bude řídit a že se bude dělat něco pro blaho občanů, ne že se tu bude hrát komedie a vyprávět to, co se tu vypráví, osobně na sebe útočit. Já na nikoho útočit nebudu. Netvrdím, že každá vláda, která vládne, je dobrá, netvrdím, že každá vláda, která vládne, je špatná, ale prosím vás, jedno vím úplně jistě, že tuto republiku neřídí sekretářka ze sekretariátu předsedy vlády, která nebyla zvolena, že ji neřídí tajné služby nebo někdo v pozadí, nedávají se žádné kabelky a podobně. Takže nechte ji vládnout a pojďme se věnovat tomu, co tu dělat máme, a nehrajme tu komedii, i když respektuji právo opozice. Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, když jsem se poprvé dozvěděl, že něco se chystá stran této schůze, tak první slovo, které mě napadlo: bude to fraška. Také jsem to řekl a bohužel se přesvědčuji, zejména v posledních minutách, že to tak hrozí.

Já mám nápad.

Takže znovu prosím k věci. Děkuji. Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Svoboda atd. Jenom k panu kolegovi Fialovi.

Víc se k tomu vracet nechci. Ti také chtěli převychovat národ. A furt říkali: národ ještě nechápe. Já myslím, že to je proto, že on dávno pochopil. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem pochopil, co chtěl říci pan kolega Fiala, ale nevěřím tomu. On nám tady říká, že se zde děje něco, co v celé Evropě nemá obdoby.

Takže měli jsme tady takové věci.